A koneckonců všichni jsme četli v médiích, že koalice plánovala, vládnoucí koalice plánovala, jak s námi zamete. Ona se tím ani netajila, že připraví nějaké jasné věci tak, aby... nebo procedury tak, aby nás krátila, takže to určitě nevzniklo až tady, to stanovisko, to bylo velmi dobře připravené. Také protestuji proti tomuto nebývalému znásilnění jednacího řádu s cílem nás umlčet. Pan poslanec Vondráček vystoupí s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Výborný. Děkuji za slovo. Osobně jsem přesvědčen, že bylo hlasováno o návrhu, který byl nehlasovatelný, a to z jednoho prostého důvodu, na který vás chci upozornit. Ale co se tu stalo včera? Včera v rámci debaty a v rámci rozpravy výslovně a opakovaně předsedající z řad koalice a následně i někteří podpůrně vystupující řekli, že se nenacházíme v bodu.

To je paragraf, který existuje a který nemůžete obejít.

Takže ani podle § 99 odst. 7 jste nemohli zkrátit jednací dobu na dvakrát pět minut, protože vám to jednací řád neumožňuje.

Včerejší nebod se stal bodem. Jsme svědky zázraku v Poslanecké sněmovně. Myslím si, že to bylo nehlasovatelné, neměl takto předsedající postupovat. Děkuji, pane místopředsedo, pane premiére, kolegyně kolegové, já budu reagovat potom na jinou věc, ale abychom zachovali strukturu té debaty, vaším prostřednictvím, k panu předsedovi Vondráčkovi, není to pravda, respektive domnívám se, pane předsedo, že nemáte pravdu, protože včera tady opakovaně zaznělo, opakovaně tady zaznělo, že celá ta schůze od samého počátku, kdy byla otevřena, je v režimu § 99, čili nelze se odvolávat na odst. 1 § 99, opravdu ne, jsme v režimu § 99 a postup předsedajícího, včetně toho hlasování, je dán odst. 7 tohoto § 99 jednacího řádu. Tak to jenom vysvětlení k tomu nebo mé stanovisko k tomu, co říkal pan poslanec Vondráček. A potom jsem chtěl poprosit všechny řečníky zde, prostřednictvím pana předsedajícího, musím se zastat ředitele legislativního odboru Poslanecké sněmovny, který tu pozici vykonává léta letoucí. Málokdo má v této budově takové zkušenosti s legislativou, jako je pan doktor Petr Kymlička. Prosím, používejme tedy, když už, celé jméno. A to, že legislativní odbor dává různá stanoviska a mrzí mě, že se ho nezastal třeba bývalý předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček, protože i jemu, když byl předsedou, řadu stanovisek dodával my jsme s tím mnohdy nesouhlasili, tak jsme se domnívali, že by to mělo být jinak, ale respektovali jsme, že to je stanovisko, výkladové stanovisko, které samozřejmě může potom býti změněno nejvyšší instancí. Pokud se někdo obrátí na Ústavní soud, samozřejmě rozhodne to Ústavní soud. Ale jednací řád není napsaný do posledního bodu a poslední situace. Proto je tady legislativní odbor a ředitel dává stanoviska i do budoucna. Nebylo to dáno ad hoc.

Děkuji, vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážení ministři, kolegyně, kolegové, já si vždy dělám poznámky, abych opravdu reagovala na své předřečníky, ale chtěla bych na úvod říct, že jsem měla problém při přípravě do této schůze Sněmovny s přihlášením se do rozpravy k legislativnímu stavu nouze.

Tak já jsem se hlásila u té k bodu programu, já jsem opravdu už dopředu si dávala dvě přihlášky, protože jsem s tím počítala. Nepočítala jsem s tím ovšem k rozpravě o legislativnímu stavu nouze, protože jsem si myslela, že to snad nikdo nedokáže udělat. Jenom narychlo ještě ke kolegovi, vaším prostřednictvím, pane předsedající, k panu poslanci Flekovi a Bělobrádkovi, omezování doby řečnění, že jsme to dělali sami: Ano, ale pět minut u legislativního stavu nouze, u něčeho tak významného, to jsme fakt nedělali. Já bych se ho chtěla jenom zeptat, jestli se dokážou domluvit i koaliční strany.

Také děkuji za dodržení času. Nyní vystoupí paní poslankyně Schillerová, připraví se pan poslanec Mašek. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. No, nikdo se nevyjadřuje, já rozhodně ne, nějakým způsobem nevhodným vůči panu doktoru Petru Kymličkovi, to úplně nechávám stranou.